A nyní je tedy možnost vystoupit k pořadu schůze s návrhy na jeho případné změny.

Platí to úplně pro celý sál, ať můžeme vyslechnout návrhy, které přednese pan předseda. Ještě jednou vás žádám o ztišení. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, po dnešní dohodě grémia přednesu jenom asi čtyři změny, které bylo to všeobecně konsenzuální ale které jsou pouze koaliční.

Ty zařadit za ta pevně zařazená třetí čtení s tím, že se v nich případně bude pokračovat v pátek, pokud by se to nestihlo. To jsou dva návrhy do třetích čtení.

A poslední bod: ve čtvrtek po zařazených bodech Smlouvy v bloku prvních čtení navrhuji, aby byla zařazena ještě jedna smlouva ve druhém čtení, a to bod 92, vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu zjednodušeně řečeno Kosovo, sněmovní tisk 65. Toto jsou čtyři návrhy, které si dovoluji jménem koalice přednést. Poprosím, aby je Sněmovna svým hlasováním podpořila. Děkuji za pozornost. Děkuji za přednesené návrhy.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Já si myslím, že to takto bylo dohodnuto, a já věřím prostě slovu pětikoalice, že to platí.

Žádám zařadit jako první bod dnešního jednání, protože skutečně je to velmi, velmi zásadní.

Pokud cokoliv potřebujete řešit, tak se přesuňte do předsálí. Děkuji, paní předsedkyně.

Já tedy očekávám, že ministr financí tuto politickou odpovědnost vyvodí.

V důsledku tohoto nestandardního legislativně rozpočtovacího procesu jsme neměli žádný konkrétní propočet.